11.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně obrany paní Jana Černochová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. Děkuji, paní místopředsedkyně. Krásné dopoledne, dámy a pánové. Předkládám vám vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany. Návrh byl zpracován jako první...

Princip takzvané odložené potřeby, který se do branné legislativy prosadil v rámci reformy ozbrojených sil z roku 2002, byl touto agresí definitivně ukončen. Konkrétně se navrhované změny týkají možnosti ozbrojených sil zasahovat proti dronům nad našimi základnami, zlepšení přepravních schopností, to je zavedení například vojenského vlaku.